Okamžikem svého jmenování jste se zavázal plnit svědomitě a řádně všechny pracovní úkoly, dodržovat povinnosti stanovené právními předpisy, řádně hospodařit se svěřenými prostředky, chránit majetek zaměstnavatele před poškozením, ztrátou, zničením a zneužitím, nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele a šířit jeho dobré jméno a usilovat o jeho prospěch. Své úkoly bohužel neplníte řádně, a často dokonce vůbec, a nadto opakovaně porušujete další své povinnosti. V době bezprecedentní krize naprosto manažersky selháváte.

Nekomunikujete řádně dovnitř vlády ani navenek, vaše zmatečná rozhodnutí jsou často vyhlašována na poslední chvíli, překotně měněna a nezřídka následně odvolávána pro nesmyslnost.

V době pandemie upřednostňujete své politické a finanční zájmy před zdravím občanů, zájmy menších a středních podnikatelů a vzdělávacími potřebami našich dětí. Nejste schopen zajistit, aby vámi vedená vláda včas a hospodárně zajišťovala ochranné prostředky nezbytné při epidemii.

S ohledem na výše uvedené nezajištění dostatečného počtu vakcín vládou dochází k trestuhodnému zaostávání rychlosti proočkování obyvatelstva, což má výrazný dopad na rodiny a jejich nucenou separaci, která se posléze promítá do duševního zdraví jednotlivců.

Pod vaším vedením je v ohrožení zdraví občanů, vzdělání mladé generace, ekonomická prosperita země, udržitelná sociální a společenská existence obyvatel země. Výše uvedeným porušujete jak právní předpisy, tak slib daný před Poslaneckou sněmovnou všem občanům České republiky, kde slibuji na svou čest, že budu zastávat svůj úřad svědomitě a nezneužiji svého postavení. Na neplnění povinností jste byl Poslaneckou sněmovnou opakovaně upozorňován a žádán o nápravu, avšak bez výsledku.